Takže to si myslím, že byly základní výhrady a ty stačilo ošetřit v tomto zákoně a jinak samotný indikační seznam mohl zůstat ve vyhlášce. Ministerstvo se rozhodlo jít touto cestou.

Z těchto důvodů, které jsem zde uvedl, bych vás chtěl požádat, abyste setrvali na znění, které schválila Poslanecká sněmovna. Děkuji vám za pozornost.

Pěkné dopoledne. Já si vážím pana senátora Žaloudíka, jsme mimochodem maturanti ze stejného gymnázia, velmi rád čtu jeho filozofické úvahy. Tentokrát s ním trochu nebudu souhlasit. A za druhé. Lepší málo než nic. Co je podstatné, musíme si uvědomit, jak hradíme zdravotnictví v České republice. Buď je to podle individuálních smluvních ujednání, která nemají žádná pravidla, anebo podle úhradových vyhlášek.

Čili úhradová vyhláška nefunguje. Pět let bude trvat podle pana ministra, než se předělá. Takže máme individuální smluvní ujednání, která jsou samozřejmě možnou korupcí, a máme úhradovou vyhlášku, která nefunguje. Tak buďme rádi za každý tento návrh pozor, pokud je v souladu s právním řádem České republiky, a to návrh pana poslance Hovorky je.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, s velkým překvapením poslouchám, co tady všichni říkáme. Pan kolega Hovorka se svou úporností samozřejmě předkládá návrhy, ani jednou to neprošlo ve zdravotním výboru, přesto ve třetím čtení to prošlo. Chci jenom upozornit, že kdo se živí nadějí, že zveřejňování smluv zlepší otázku financování zdravotnictví a zlepší transparentnost v něm, tak je na velkém omylu. Říkejme si ji.

Krásné Vánoce a děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, nebudu komentovat debatu, já jsem svůj názor vyjádřil. Jenom musím uvést na pravou míru slova pana poslance Nykla, která tady zazněla.

Takže určitě nelze říci, že podle úhradové vyhlášky se nedá financovat. Dá se financovat. To jenom, abych uvedl na pravou míru některá fakta. Děkuji, pane ministře.

Pan poslanec Bohuslav Svoboda k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem přesvědčen o tom, že lázeňská péče není to, co by mělo všeobecné pojištění hradit. Říkám to opakovaně. Není to péče rehabilitační, je to péče lázeňská, to znamená je to zajištění příjemného pobytu. To je to principiální, co chci říct.

Ten byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo do rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Sněmovnu požádám o klid! Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já budu velmi stručný. Nechci se pouštět znovu do detailů o tom, která forma zveřejňování a transparentnosti je lepší, ale chtěl bych teď na tuto Poslaneckou sněmovnu apelovat v jedné věci. Podle mě je klíčové, aby od 1. ledna lázně měly svůj indikační seznam, aby nedošlo k tomu, že lékaři v obavě před tím, že je tady nějaké provizorium, že není podle čeho lázeňskou péči indikovat, by ji přestali indikovat, a abychom ohrozili desetitisíce zaměstnanců lázní a desetitisíce pacientů. Chtěl bych to moc podpořit a poprosil bych vás o to, tuto Poslaneckou sněmovnu, abychom novelu zákona č. 48, indikační seznam lázeňské péče, podpořili, abychom tisícům a tisícům zaměstnanců lázní nevyrobili špatné vánoční svátky. Děkuji, pane ministře. Proto budeme hlasovat.

Prosím, přihlaste se svými kartami. Ještě zagonguji, aby všichni ti, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu zákona, se dostavili do sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.